Takže prosím, pane místopředsedo, můžeme zahájit hlasování. Stanovisko paní ministryně?

Děkuji vám. Hlasování číslo 15. Děkuji.

Děkuji vám. Hlasování číslo 16. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Jenom zkráceně, jedná se o snížení sociálních odvodů a odpuštění všech penále. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 18. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Děkuji vám. Hlasování číslo 20. Další návrh. Jenom zkráceně, o čem ten návrh je.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Pardon, tak ještě pan zpravodaj.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.